A že se zrovna u OKD podařilo, že OKD funguje, nabírá nové zaměstnance a produkuje zisk, je obrovské štěstí, že možná vláda našla tu odvahu, vstoupila do toho a zaručuje pokračování těžby černého uhlí a docela dobré ekonomické výsledky na další roky v Moravskoslezském kraji. Ale bude se to opakovat i v tomto podniku?

Děkuji vám za pozornost. Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Golasowská.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Přeji všem krásné dopoledne, kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážený pane premiére.

Cílem jednání odborářů je dosáhnout dohody o budoucnosti huti a podepsat dokument, který bude pokrývat klíčová témata, zejména zaručení zaměstnanosti, investice a další obchodní strategii.

To uvedli odboráři ve svém dopise Evropské komisi.

A kauza OKD nejsou samozřejmě jenom byty, ale také útlum těžby spojený s propouštěním horníků.

S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Vondrák. Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Myslím si, že ta situace není úplně v našich rukou. To všichni dobře víme, ale chtěl bych říci, že tady už víc nelze učinit.

Děkuji.

Dobré ráno, dámy a pánové. Ono to může pro někoho vypadat, že se tady bavíme o nějakém ostravském regionálním problému a je otázka, proč se tomu mají věnovat všichni poslanci.